Teď bych se ale připojila k tomu apelu, který tady před chviličkou řekla paní poslankyně Pastuchová, moje kolegyně z hnutí ANO, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, aby ukázali tedy tu vůli skutečně zvednout tu ruku a splnit ty sliby, které říkali v minulosti. Pak budu ráda, že jsem s touto stranou úzce spolupracovala, a budu s ní ráda spolupracovat, byť je, pokud ona bude mít zájem, byť je teď v koalici. Také děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již bylo řečeno, tak náš poslanecký klub SPD podpoří zjednodušení a snížení administrativní zátěže při žádostech o příspěvek na bydlení pro slušné a pracující občany a i další opatření obsažená v předkládaném návrhu.

Současně navrhujeme, aby byl do budoucna rodičovský příspěvek zvyšován pravidelně každoročně, a to valorizačním mechanismem vycházejícím přímo ze zákona právě v závislosti na růstu inflace za předchozí kalendářní rok podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu.

A toto doprovodné usnesení zní: